Třetím takovým okruhem, kam se dá těch 300 milionů investovat, je začít se zabývat hypotékami jako takovými. A tady jsou dvě možnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj má v šuplíku dotační program, který řeší pomoc státu u úvěrů, pokud se dostanou nad 5 %. Tady by to nebylo o velkých penězích, protože by to byla samozřejmě podpora splácení těch úvěrů nad 5 %, a určitě by to bylo dobrý signál pro mladé lidi, aby se třeba i těchto úvěrů nebáli. Nebo lze těch tyto peníze použít na vícegenerační hypotéky.

Proto bych byla velmi ráda a chtěla bych požádat pana ministra, zda by podpořil, samozřejmě celá koalice, tyto pozměňovací návrhy a vyslat signál našim mladým lidem, že jim skutečně chceme pomoci. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já nemám zájem na nějakém dlouhém vystoupení.

Už tenkrát jsem nechápal ten smysl, nechápu ho s odstupem ani dnes, za mě to bylo jen politické gesto a hra s čísly. Ale najděte si, kdo má zájem, moje vystoupení ve stenozáznamu, kde jsem se tenkrát věnoval té situaci na rezortu Ministerstva spravedlnosti, a tam jsem říkal, že ti, co tomu rozumí, vidí jenom dvě varianty buď se bude novelizovat rozpočet v polovině roku, nebo v září. No a kdy přišla tato novela do Poslanecké sněmovna sněmovny?

Pamatujete si, pane ministře financí, že jsme se tady bavili při přijetí toho rozpočtu o takzvaných bagatelních exekucích?

Proč to tedy není opravené? Já jsem čekal, že přijde ta novela rozpočtu a že rezort spravedlnosti bude nějakým způsobem narovnán.

A teď já mám informace, že ty peníze dochází, že mají možná tak prostředky... A já mám informace, že mají peníze tak do října. A co bude tedy potom? Zase se nebudou platit odměny advokátům? Já myslím, že to není cesta.

Znovu říkám, že to je dlouhodobá záležitost, ale na druhou stranu tahle krize to obnažila.

Tohle je na oficiálních stránkách Nejvyššího soudu: Přes opakovaná ujištění ze strany představitelů vlád, že se zasadí o zjednání nápravy, je platové ohodnocení zaměstnanců soudů dlouhodobě zoufale nízké.

Na všech stupních soudní soustavy chybí čím dál více kvalitních pracovníků a situace se nadále zhoršuje. V řadě případů odcházejí zaměstnanci soudů pracovat pro jiné lépe platící státní složky v případě, že úplně neodchází z justice.

Představitelé soudů o potřebě okamžité nápravy jednali jak s premiérem Petrem Fialou, tak s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Bohužel bezvýsledně. Vláda v rozporu s vlastním programovým prohlášením, přes vyjádřené porozumění pro situaci justičních pracovníků a přes úsilí ministra spravedlnosti Pavla Blažka, odmítla zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců soudů tak, aby umožňovaly personální zajištění soudů.

Konec citace ze stránek Nejvyššího soudu České republiky. Předsedové soudů varovali, že za stávajících podmínek nemohou garantovat chod soudů. Já nebudu používat ty až ad absurdum argumenty, že by případně byli lidé propouštěni z vazby, protože to vazební řízení, když je někdo brán do vazby, zkrátka nemá kdo zapsat na tom soudu. Ale když to budu brát opravdu, ten vývoj tímto směrem, tak představte si, že by tato situace opravdu mohla nastat. Představitelé soudů doufali, že pokud se situace nezmění... nebo říkají, že dodali, že pokud se situace nezmění, může řada soudů citelně omezit svou činnost. Předsedové tak zopakovali apel, který zazněl na sněmu Soudcovské unie v Táboře. Premiér k tomu dnes sdělil, že rozpočtové možnosti jsou velmi limitované.